56.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, budu nesmírně stručný, protože jsme podrobně představili tuto úmluvu při prvním čtení, takže vás nebudu znovu zdržovat. Připomenu, je to úmluva o prevenci terorismu již z 16. května 2005, takže po dvanácti letech se snad konečně k této zajisté bohulibé úmluvě připojíme. A pokud jsem dobře informován, tak ani výbory této Sněmovny proti tomu nemají žádných námitek, naopak. Děkuji panu ministrovi Robertu Pelikánovi a konstatuji, že tento sněmovní tisk byl přikázán k projednání v zahraničním výboru a výboru pro bezpečnost. Vzhledem k tomu, že nevidím ani kolegu Miholu, je na cestě, ani kolegu Korteho, tak bych ale přesto požádal minimálně předsedy výborů, které tady vidím, minimálně předsedu výboru pro bezpečnost, který může nahradit zpravodaje a jistě tak rád učiní. Tak já mu půjčím příslušný sněmovní tisk, aby nás informoval o jednání výboru namísto zpravodaje pana poslance Korteho. Máte zájem o potvrzení zpravodaje? Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, výbor pro bezpečnost projednal tento návrh a přijal následující usnesení. Výbor pro bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení.

A pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil Polanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.

Pane zpravodaji, už máte odpracováno. Tak jestli pan kolega Mihola se dostavil, já vám to rád půjčím. Pane zpravodaji, máte slovo.

Zahraniční výbor doporučuje

Děkuji panu zpravodaji. A opět požádám sněmovnu o klid. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěla bych připomenout, že Úmluvu o prevenci terorismu jsme podepsali 15. listopadu 2016 jako poslední členský stát Rady Evropy a patříme mezi posledních devět států, které úmluvu dosud neratifikovaly. Ráda bych vás jako vedoucí stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy požádala o podporu a schválení nejenom proto, že jsme jako země předsedající v současné době Výboru ministrů Rady Evropy stále ještě v prodlení, ale proto, že jsou skutečně důležité souvislosti se společnou bezpečnostní politikou a bojem proti terorismu. Děkuji paní poslankyni Daně Váhalové. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Návrhy usnesení zahraničního výboru i výboru pro bezpečnost jsou shodné. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem usnesení ratifikovat tuto úmluvu Rady Evropy.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a může tedy postoupit tato smlouva k ratifikaci. Ještě než začneme další bod, konstatuji omluvy paní poslankyně Věry Kovářové od 11.00 do 13.00 hodin, paní poslankyně Martiny Berdychové, a to z jednání jak dnešní den, tak zítřejší den z pracovních důvodů.